Zatím žádnou takovouto informaci nemám.

Navrhuji, abychom určili pana poslance Václava Klučku a paní poslankyni Martu Semelovou. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Žádný jiný návrh neregistruji, takže budeme hlasovat o ověřovatelích této schůze.

Kdo je proti? Hlasování má číslo 1.

Pan poslanec Sedláček ruší omluvu a je přítomen.

Dále zde mám omluvu pana poslance Berkovce, a to na dnešek od 17 hodin z pracovních důvodů. tolik tedy omluvy. Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 17. schůze. Návrh pořadu máte uveden na pozvánce.

Tím pádem si prosím škrtněte bod 65.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych navrhl stažení návrhu zákona o zdravotním pojištění cizinců. Pane poslanče, správný výraz je vzetí zpět. Opravuji. Děkuji.

Je to tedy autorský zákon, péče o dítě, zákon o odpadech a zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Mám zde avizováno, že předpokládané ukončení jednacího dne ve čtvrtek by bylo kolem 20. hodiny. To je z mé strany všechno. Poprosím, abyste se k pořadu schůze vyjádřili i vy. Mám zde celou řadu přihlášek. První vystoupí pan předseda klubu TOP 09, pan poslanec Kalousek a připraví se paní poslankyně Bohdalová. Děkuji za slovo. Za návrh na přerušení mimořádné schůze minulou středu v podvečer jsem označil pana předsedu poslaneckého klubu ČSSD Sklenáka za podrazáka.

Paní poslankyně Bohdalová. Připraví se pan poslanec Adámek.